Ano, kolega Výborný.

V tuto chvíli, a stává se to zejména v období hospodářské krize, se taková situace může stát více a více lidem. To, co navrhuji, je zvýšení částky, která vám jednou v takové situaci může být vyplacena s tím, že během následujícího měsíce potom máte prostor, poctivý prostor pro to odblokovat účet, dříve to exekutor a banky nezvládnou, a už se k finančním prostředkům dostat. Tato právní úprava se dostala do našeho právního řádu v roce 2009.

Děkuji vám.

Jak se to podařilo, nevím.

Děkuji za slovo.

Co to znamená dneska?

Nemusím s ním chodit už dál na úřad, který by mi potvrdil, že ten můj elektronický podpis je opravdu můj elektronický podpis. My jsme si zhodnocovali rizika.

My jsme původně chtěli předložit vlastní pozměňovací návrh, ale potom jsme dospěli k závěru, že by to bylo moc složité za prvé. Takže jsme se rozhodli, že to uděláme touto formou doprovodného usnesení jako výzvu vládě.

A to bude jediná věc, která bude nahraná v těch informačních systémech veřejné správy. Nebudou se tedy muset používat nějaká data přímo z toho certifikátu. Dobře, já jsem tudíž vyšel vstříc tomuto návrhu a ten pozměňovací návrh, který jsem původně měl připraven, který by natvrdo posunul tu účinnost dopředu, tak aby co nejrychleji mohli občané skutečně využívat elektronický podpis, pokud už ho mají, a upravil jsem to na toto doprovodné usnesení. Znamenalo by to, že Ministerstvo vnitra přidá jeden sloupeček do tabulky registru obyvatel a publikuje jeden editační formulář pro úpravu tohoto čísla certifikátu.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen sdělit, že když jsem vystupoval poprvé k tomuto tisku, tak jsem vystupoval řádně přihlášen do obecné rozpravy. Nevyužíval jsem faktickou poznámku. Stejně tak jsem respektoval to, že každý řečník vystoupí v každé rozpravě pouze jednou. Jeho tvrzení je podle mě zcela účelové.